Proto chci závěrem říci, že ve znění pozměňovacích návrhů, o kterých tady budeme hlasovat, vyjma pozměňovacího návrhu paní poslankyně Kovářové, jednoznačně doporučím tento návrh zákona schválit.

Děkuji panu předkladateli. Nyní tedy otevírám rozpravu, do níž se přihlásila paní poslankyně Pokorná Jermanová a páni poslanci Babka, Jáč a Heller. Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Dobré dopoledne, vážené kolegyně, vážení kolegové, paní předsedající, pane ministře. Budu velmi stručná a asi vás nepřekvapím, že budu říkat to, co jsem říkala v prvém a druhém čtení, a to, že je mi velmi líto, že jsme neuchovali ten konsenzus, dohodu, která vznikla při původním návrhu zákona, který tady leží poměrně dlouho, a je mi líto, že se k němu dostáváme až teď.

Nicméně dovolte mi, abych na závěr vyjádřila naději, že ať přijmeme autorský zákon v jakékoliv podobě, jenom doufám, že nebude napaden a že nebude v rozporu s evropskou směrnicí, protože já o tom nejsem přesvědčena, a nejsem sama. A znovu opakuji, že je mi líto, že konsenzus, který tady byl dosažen, v tuto chvíli není. Chválím výborný dialog, který máte s Poslaneckou sněmovnou, pane ministře, bohužel s ostatními aktéry už ta dohoda je horší.

Děkuji za slovo. Vážený pane ministře, kolegyně, kolegové, chtěla bych reagovat na vaše vystoupení, a především na pozměňovací návrh, který předložil Jakub Michálek.

Jsem moc ráda, že pan Jakub Michálek tento pozměňovací návrh předložil, protože musím říct, že při projednávání v prvním čtení jsem vnímala, že k tomu dáváte negativní stanovisko. Proto jsem velmi ráda, že jste ho změnil a že ho předložil koaliční partner, protože kdybychom ho možná předložili my, tak je otázkou, jaké by k tomu to stanovisko bylo.

Děkuji vám. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Vážená paní předsedkyně, vážený pane ministře, vážené kolegyně, vážení kolegové, rád bych stručný komentář k několika návrhům, na kterých jsem se podílel nebo na kterých se podíleli kolegové z našeho klubu.

Z toho vychází i všechny ty pozměňovací návrhy, o kterých budeme dnes hlasovat. V pozměňovacím návrhu A1, který výbor doporučil, tak ten se týká toho, aby nevznikl nový svaz, který by rozhodoval za lidi, které nezastupuje, což jsme považovali za ne ideální směr dalšího rozvoje autorského práva.

Musím zde reagovat na obavy, které tady zazněly, že ten návrh by mohl být v rozporu s evropským právem. Není tomu tak, naopak si myslím, že Ministerstvo kultury ho zpracovalo kvalitně a zcela na hranici toho, co je možné, jak je možné této skupině lidem pomoci. Je tomu totiž tak, že v návrhu není obsažena pouze podmínka, že to sdělování, že respektive to provozování vysílání musí být nevýdělečné, ale je tam také druhá podmínka, že musí být ve vztahu k úzkému okruhu a musí být to zpřístupnění nahodilé, takže tyto podmínky musí být splněny současně.

Sledujeme tam ten princip spravedlivé odměny pro tvůrce, který jsme vyjádřili tím, že se vybírat poplatek má tam, kde se skutečně provozuje hudba, která má ekonomický efekt, a naopak se nesmí ale vybírat tam, kde k sdělování veřejnosti nedochází. Bohužel historicky praxe byla taková, že zájmové skupiny se snažily rozšiřovat a rozšiřovat pole své působnosti, aby logicky vybraly co nejvíc peněz pro zastupované subjekty, ale my se v tomto musíme řídit principem spravedlnosti každému to, co mu náleží. Tento návrh ostatně podpořila i Asociace malých a středních podniků a živnostníků, takže je skutečně po něm i poptávka. A je pravda, co tady říkala kolegyně Vildumetzová, že s tím ten návrh už byl zvažován v minulém volebním období, kde se bohužel na něj nedostalo.

Věřím, že i dnes se nám podaří tuto záležitost dotáhnout do konce a že návrh přijmeme tak, jak byl předložen Ministerstvem kultury a na základě koaliční dohody zpracován. Závěrem jsem chtěl také poděkovat Ministerstvu kultury i jmenovitě panu ministrovi a koaličním partnerům, protože energie do toho vložená skutečně všechno se to odpracovalo velmi poctivě, bylo to předmětem mnoha debat a dolaďování a diskusí se zájmovými skupinami, různými aktéry tak, aby se nám skutečně podařilo předložit takový návrh, který odpovídá slibům v programovém prohlášení vlády. Děkuji za pozornost.